A zdaleka se nedíváme jenom do Eurostatu.

Říkám to proto, že bojovat s inflací znamená, že musíme pochopit, jaký je její charakter.

Člen Rusnokovy rady centrální banky?